Podívejte se na vymezení činnosti podvýboru a na vymezení činnosti komisí, tak jak je upravena v jednacím řádu.

Samozřejmě je to volné hlasování. Nic dramatického se asi nestane, pokud by taková komise ustanovena nebyla, ale my jsme v minulém období, a to chci tedy říci jako závěrečnou poznámku, docela dost doplatili na to, že revize Ústavy, která probíhala jenom na některých dílčích aspektech, a to byla přímá volba prezidenta republiky, imunita, se děla tak ad hoc, že vlastně názory politických stran se získávaly na dvoustranných nebo jinakstranných fórech, a potom z toho také například vyplývají některé nedostatky v přijatých úpravách změn Ústavy. Skutečně se proto přimlouvám za zřízení takovéto komise, která by mohla být funkční a operativní těleso napříč politickým spektrem. Ještě k tomu zastoupení. Pokud zde pan předseda Filip uvedl číslovku 14, a tedy paritní zastoupení, tady není předepsáno jednacím řádem, že by muselo být dodrženo poměrné zastoupení podle Sněmovny.

To bych poprosil jenom upřesnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. To byl pan poslanec Polčák. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě.

Děkuji, pane předsedo, za slovo. Už pan Werich svého času říkal, že když si někdo s něčím neví rady, tak zřídí komisi, a pak ta komise začne volat po tom, že potřebuje budovu a prostory a další a další věci. Tady je dostatek kompetentních orgánů. Může si to svolat stejně tak výbor jako podvýbor. Já bych varoval před přílišným rozšiřováním funkcionářů a funkcí v Poslanecké sněmovně a nedoporučoval bych žádné další komise. Pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo. Někdy se holt i dobře míněné sliby nedají dodržet. Slíbil jsem, že naposledy asi to není úplně možné při svém minulém vystoupení. Chtěl bych poznamenat to, co už tady přede mnou říkal pan kolega Polčák a mnozí další. Je potřeba se doopravdy podívat do jednacího řádu, co je podvýbor, jaké má možnosti, jaké má šance, co vlastně má řešit, jaký je rozdíl mezi podvýborem a komisí, jestli můžu někoho na podvýbor relevantně pozvat, například ministra, a žádat po něm zase opět relevantně nějakou zásadní řeč nebo zásadní stanovisko. Ústava platí více než 20 let. V minulých volebních obdobích přicházela řada různých návrhů změn Ústavy. Některé byly protichůdné a je třeba, aby a Senát to má a Poslanecká sněmovna také měla řešení pro tyto případy až do předminulého volebního období, fungovala tady určitá skupina lidí, a proto komise, aby bylo možno přizvat i odbornou nestranickou veřejnost mimo politické strany, a jsou myšleni odborníci z nejrůznějších ústavů a institucí, o kterých tady mimochodem mluvil i pan kolega Bendl, kdežto podvýbor je pouhým nástrojem výboru, pouhým pomocným orgánem výboru, který nemá žádnou pravomoc, dokonce ani řekněme přijímat usnesení výš, než požadovat směrem k výboru cokoliv.

V této souvislosti jenom vyslovím určité politování nad tím, že jsme se nedohodli nad tím, že bude pokračovat stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, protože přece jenom přinesla mnoho užitečného, třeba i v tom, že měli poslanci a poslankyně a prostřednictvím členů v této komisi i poslanecké kluby šanci ledacos posoudit, ledacos vidět, ledacos pochopit, a nemyslím si, že je dobře, že se tato komise ruší. Leč je to dohoda a já jako takovou ji respektuji, jen vyslovím nespokojenost. Prosím zejména ty, kteří se a tím končím svoji řeč chtějí vážně zabývat otázkami Ústavy, otázkami jejích změn, otázkami koordinace i se Senátem, protože ústavní změny musí projít ve stejném znění ve Sněmovně i v Senátu, aby návrh na zřízení oné ústavní komise vzali doopravdy vážně a podpořili jej. Jde o paritní zastoupení. Také děkuji. Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom prostřednictvím vás, pane předsedo, panu kolegovi Kováčikovi říct, že přeci to je jenom na nás. Je to jenom na poslancích toho daného výboru, jakou váhu dají té které problematice, jestli ji budou delegovat do podvýboru, anebo se tím budou chtít zabývat sami. Pokud to pro ně bude důležité, nepotřebují k tomu žádnou komisi. Může předseda příslušného výboru svolat jednání na to které téma. Kdo se tomu bude chtít věnovat, bude se tomu věnovat.

Já bych skutečně rád, aby se už hlasovalo, ale znovu odkazuji na to, že sebesilnější rozhodnutí výboru nezmění jednací řád a význam podvýboru. A toto je téma, které může v nejbližších možná měsících docela dost zabrat času ve výboru, a možná když se to nepodaří teď přijmout, tak za několik málo měsíců se k tomu tématu budeme vracet a budeme : prosím vás, pojďte už to zřídit, protože výbor neudělá nic jiného, než se bude zabývat neustálými spory o Ústavu.

Těch změn přicházejí desítky. A desítky změn Ústavy provázat a zároveň je provázat se Senátem, to potom by ústavněprávní výbor se mohl jmenovat výbor pro Ústavu a další výbor by mohl být zřízen proto, aby se zabýval ostatními, tzv. běžnými zákony. Faktická poznámka pan poslanec Laudát. Vážený předsedo, dámy a pánové. Pan předřečník, předseda klubu KSČM, to už tady řekl: pojďte hlasovat. Už zaznívají tytéž informace.

My se k hlasování dostaneme, jakmile skončí faktické poznámky a další přihlášky do rozpravy. Takže se zeptám, zda jsou ještě někteří přihlášení do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Poprosím ty z vás, kteří tady něco navrhovali, aby to v podrobné rozpravě načetli.